Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Vojtěch Adam od 12 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec bez udání důvodů, paní poslankyně Markéta Adamová z osobních důvodů, pan místopředseda Jan Bartošek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Zdeněk Bezecný bez udání důvodu, paní poslankyně Vlasta Bohdalová z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Jana Hnyková z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Holík z pracovních důvodů, paní poslankyně Jitka Chalánková z osobních důvodů, paní místopředsedkyně Jaroslava Jermanová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Simeon Karamazov z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Rom Kostřica z osobních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová z rodinných důvodů, pan poslanec Josef Novotný z pracovních důvodů, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Miroslav Opálka ze zdravotních důvodů, pan poslanec Herbert Pavera z osobních důvodů, paní poslankyně Miloslava Rutová od 11 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Sedláček z pracovních důvodů, paní poslankyně Marta Semelová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karel Schwarzenberg od 9 do 10.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Ladislav Šincl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek ze zdravotních důvodů, pan poslanec František Vácha z osobních důvodů, pan poslanec Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný od 13 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Václav Votava z osobních důvodů, pan poslanec Rostislav Vyzula z rodinných důvodů, paní poslankyně Markéta Wernerová z pracovních důvodů a pan poslanec Jiří Zlatuška z důvodu zahraniční cesty.

Paní poslankyně Strnadlová má náhradní kartu číslo 16.

Dále bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům z bloku třetích čtení. Na závěr jedno technické sdělení. Důrazně na vás apeluji, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak budou skartovány. Opakuji, všechny materiály z lavic si prosím ukliďte, jinak budou skartovány. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji předem za podporu.

Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Pan poslanec Okleštěk má náhradní kartu číslo 17.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a nyní přistoupíme k projednání pevně zařazených bodů, jejichž předkladatelem je Česká národní banka.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Dovoluji si mezi námi přivítat pana guvernéra České národní banky Miroslava Singera. Vítejte, pane guvernére.

Ruším omluvu pana poslance Opálky, evidentně tady je.